Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 165. Tento návrh přijat nebyl. Mám za to, že jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které padly. Je tomu tak.